Ale to není podstatné. Podstatné je, aby okruh byl co možná nejdříve, neboť i v jednotlivých obcích a městech se staví. A dopravní infrastruktury to budou mít do budoucna těžší a těžší.

Zkomplikovali jsme si situaci přijetím zákona o vlivu staveb na životní prostředí.

A staré, už projednané a vypořádané věci se objeví znovu na stole a potrvá to mnohem déle, než to trvalo doposud. To tady už koneckonců říkal každý, tak to nechci opakovat u jednotlivých věcí.